Podle mého názoru je soukromou akcí, na kterou toto ustanovení dopadá, například když si uděláte něco, čemu se říká uzavřená společnost. Tak to bych chápal. Ale dopadá toto skutečně například na rodinná setkání? Anebo ještě konkrétnější příklad, na to, když se potkáte se svými známými v parku nebo na ulici?

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví váže omezení pouze k hromadným akcím. Pohyb osob na ulici, náhodná neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt. Policisté tak nemohou a ani nebudou svoji kontrolní činnost orientovat tímto směrem.

To je něco, co bychom tady dneska měli postavit najisto a v čem by měl pan ministr jasně říci, co platí a neplatí. Tak například, bylo již toto mimořádné opatření podle pandemického zákona napadeno u Nejvyššího správního soudu, kterému je dána působnost ohledně přezkumu? Pakliže ano, podalo již Ministerstvo zdravotnictví v této věci vyjádření?

Upravilo ministerstvo ve světle toho vyjádření Policie České republiky to opatření? To není udržitelné. Jednalo Ministerstvo zdravotnictví s policií?

Lze konat následující akce?

Setkání doma ve více než dvou lidech za účasti za a) rodin z více domácností, za b) přátel.

To je jedna věc, která se týká konkrétních opatření.